To je realita.

Prosím, berte toto v potaz! Já vím, že to není jednoduché. Nezávidím vám tu situaci. Já vám děkuji. Nyní tedy budeme pokračovat v řádně přihlášených do rozpravy. Prosím, pane poslanče. Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, my jsme dnes přítomni projednávání úprav rozpočtu České republiky na letošní rok. Na letošní rok na konci října. Schválně říkám být přítomni, protože vlastně jediná schválená změna v přesunech prostředků z rozpočtových kapitol školství a sportu jako výsledek projednávání ve výboru jasně ukazuje, jak současná pětikoalice chápe řešení přicházející krize. Nová verze letošního rozpočtu počítá, a i když je říjen, zatím s navýšením schodku o 60 miliard na nějakých 330 miliard, no a v minulých týdnech nám tady přitom lítaly jako vlaštovky investice do zastropování od 130 miliard výše.

A vy, s hlavou s odpuštěním v zadnici Evropské unie, vršíte lež na lež a vlastně už ani sami nevíte, kde je pravda.

Nárůst dluhu za vaše volební období 1 bilion 165 miliard korun. Vláda ztratila schopnost řídit státní finance udržitelným způsobem, ratingové agentury nás potrestají a budoucí generace proklejí. Tady totálně selhala schopnost krizového řízení.

Slyšíte ho? Ne, neslyšíte, protože na to asi nemáte. Vládu totiž řídí vysokoškolský profesor a naposledy rektor. Neměl by tam sedět krizový ekonom? Kdyby ve vládě totiž seděli, tak už se dávno něco konečně děje.

Rozpočtová odpovědnost nula, firmy nula, čeští občané opět jedna velká nula.

Myslím tím zejména Německo a další státy.

Řekli jste občanům České republiky, že země, které nejvíce poučují v Evropské unii, kam a jak by se měly vyvíjet další změny v energetice, mají s Ruskem uzavřenou dodávku plynu do roku 2030? Řekli jste jim to? A dále náš spojenec Spojené státy.

Ale to nám nevadí.

Jak můžeme připravovat rozpočet, když vlastně ani nevíme, jaké jsou náklady? A jaká je vůbec země původu toho plynu? Jo, a proč se nemá zastropovat cena plynu obecně? Asi by to poškodilo zisky našich spojenců. Stále intenzivněji se ukazuje, že nám nepomůže nikdo. Všichni slibovali, a nakonec jsme si museli pomoci vlastně sami. Všichni nás v tom nechali a všichni se starali o sebe. Všechny návrhy opozice již předem dostaly stopku ministra financí. Ve všech pozměňujících návrzích opozice jsou řešeny skutečné problémy. Ovšem ty vás nejspíš nezajímají. Nezajímá vás ani skupina osob se zdravotním postižením, ani sportující děti. Dámy a pánové, a jak vlastně teda řešíme tu situaci u nás doma? Čekáme, slibujeme, ale hlavně zase čekáme.

Podobně jako třeba Pražský inovační institut!

Zde plánujete vyšší výběr daní? Na to zapomeňte. Ovšem tohle je jen špička ledovce. Mnohem horší je výhled energetické situace. Rozhodně ne. A to, že by se někde cestou stal zázrak, na to můžeme taky zapomenout. Je potřeba říci jasně, a po dnešním jednání o státním rozpočtu to budeme mít černé na bílém: je potřeba se připravit na bídu, chudobu, zimu a nedostatek všeho. Protože od nás odejdou, a už o tom silně uvažují, velcí zaměstnavatelé a skokově naroste nezaměstnanost. Protože kvůli tomu nebudou mít lidé prostředky na udržitelné živobytí. Vzroste šedá ekonomika, nesplatitelné půjčky. Firmy a podnikatelé přestanou vyrábět vše, co je energeticky náročné. Ale to, co děláte, způsobí akorát to, že to tady nebude nejen k žití, ale ani ne na umření. Lidé nebudou mít práci a přijdou za vámi skrze úřady práce pro sociální dávky. Máte to v rozpočtu? Dámy a pánové, bohužel už je pozdě. Efektivní kroky vlády měly přijít dávno. Bohužel ale to se nám tady paní předsedkyně Pekarová Adamová vysmívala, že máme plést svetry.

Je to o změně struktury.